Děkuji za slovo.

Návrh nikomu nic nenařizuje.

Nenařizuje, nezakazuje.

Odkazuje se na zákon o bankách. Pojištění.

To není, že se zakazuje. Nezakazuje.

To přece neplatí obecně, že slovo regulace, které někteří z nás nemáme tak rádi, je vždycky špatně.

Tady některá ta pravidla mají logiku.

Kdyby byla pravda to, co říkal pan zpravodaj, že ten zákon nic nenařizuje, nic nereguluje, tak by byl zaprvé zbytečný, ale i kdyby nebyl zbytečný, tak bychom nevedli ideové spory. Tak se podívejte například na velké zpřísnění kvalifikačních předpokladů.

To nemá žádnou logiku. Nemá to žádnou logiku. Můžeme si vymýšlet 180 předpisů, jaké vzdělání, jakou školu, kolik tam...

Takže je to regulace.

Tak mi to vysvětlete, pane zpravodaji. Jakou to má logiku?

My jsme proto navrhli zamítnutí zákona.

Prosím.

Co vám konkrétně na tom vadí?

Mám tady dvě faktické poznámky ještě.

K tomu, co tady říkal náš předseda klubu pan Stanjura. Já jsem tady říkal přesně to samé už v prvním čtení.

Ten zná marketingové triky, zná to dobře, umí prodat řeknu produkt. Na druhou stranu někdo se střední školou musí mít praxi tři roky.

Tři roky praxe. Pak už nebudu reagovat.

Rozšiřující.

Pokud vím, tak tam žádný takový pozměňovací návrh není. Nikdo nenavrhl nic kratšího. Takže proto jsou tady ta tři čtení.

Děkuji. Prosím. Dvě minuty. Já jsem se přihlásil...

My jsme tady o tom diskutovali v prvním čtení, navrhovali jsme to zamítnout. Nezískali jsme většinu hlasů, tak teď to zkoušíme ve třetím čtení. Děkuji.